A proč stále dokola vylepšovat něco, co už dobré je? A chápu, jaké jsou tam ty podmínky. Ale na druhou stranu zase vím, jaké podmínky připravíme nebo jaké nejasnosti přijdou pro orgány činné v trestním řízení. A teď myslím policejní orgány, ale i státní zástupce, popřípadě soudce se specializací na trestnou činnost mládeže. Dovolím si tedy navrhnout zamítnutí tohoto zákona hned v prvním čtení, byť vím, že většina z vás pro to hlasovat nebude. Děkuji. Registruji váš návrh. A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do rozpravy.

Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Bendu. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové. Stává se mi to jednou za dvacet let, možná za padesát, ale výjimečně musím souhlasit s komunistickým poslancem panem kolegou Ondráčkem. A to hned ve třech otázkách.

Kdy přichází vláda s tímto návrhem zákona do Poslanecké sněmovny? Naprostý standard. Dva a půl roku to trvá exekutivě. A pak se přijde do Sněmovny a začne se říkat, musíme zkracovat lhůty na 30 dnů.

Takže první zloba tak trochu na ministra, který... Já vím, že on za to osobně nemůže, protože on v té době byl ministrem čtyři měsíce, ale spíš na to ministerstvo.

A není možné opravdu přicházet s tím, že za půl roku, za tři měsíce, někdy i za měsíc potřebuji mít implementaci. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka. Kdo byl zodpovědný za exekutivu v minulém volebním období za vyjednání takovéhoto typu směrnice?

celý náš právní řád je přece postaven na tom, že víme, kolik je dotyčným osobám let. A najednou a zrovna v trestním právu docházíme k situaci, kdy začneme říkat: Má se za to, že výhodnější postavení má i ten, u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání činu jinak trestného dovršil patnáctý rok věku. Ne, má předložit. A to fakt za situace, kterou už tady do jisté míry pan kolega Ondráček zmiňoval, že se nám začíná po Evropské unii pohybovat stále více osob, o jejichž věku nevíme možná vůbec nic, nebo o něm něco víme, a oni tvrdí něco úplně jiného, než co bychom každý z nás řekli na první pohled.

Tak nevím, možná že to tak je, že opravdu jenom bod tři.

A poslední poznámka.

Místo toho, abychom byli schopni říct jako tady si haj svá práva, tady ti říkáme to a to, tak docházíme k tomu, že člověk přijde na policejní výslech a první, co je, že podepíše pět různých papírů, co se zavazuje dodržovat, a to není ani podezřelý.

Mně tohleto nepřipadá normální a myslím, že bychom to neměli v těch zákonech prohlubovat, protože bych řekl, že to není příliš časté.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. A nyní mám přihlášeného do rozpravy pana místopředsedu Filipa. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji.

Já vám rozumím, zbývá minuta.

Já bych tedy přerušil tento bod uprostřed obecné rozpravy a přerušil tuto schůzi. Já vám děkuji.